Prosím pana poslance Kudelu, aby velmi stručně návrh uvedl. Vážený pane předsedo, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové poslanci, jménem skupiny předkladatelů jsem vám pro projednání v prvém čtení předložil 11. března návrh na vydání zákona, kterým se mění plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 394.

Nic tedy nebrání tomu, aby byl návrh projednán ve druhém a třetím čtení. Prosím proto, abychom zkrátili lhůtu na projednání tohoto sněmovního tisku ve výborech o 30 dnů. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji končím.

Ano, děkuji. Prosím, abychom zkrátili lhůtu pro projednání tohoto sněmovního tisku ve výborech o 30 dnů. Ano, děkuji.

Děkuji. Končím tedy podrobnou rozpravu a přistoupíme k hlasování.